Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vystoupila o něco ostřeji, než u mě možná bývá zvykem, a sice ten fond rozvoje bydlení byl skutečně do dnešního dne jakýsi jediný významnější celostátní nástroj, jak podporovat tuhle základní lidskou potřebu bydlet.

Po obrovských diskusích v posledních letech, jak klíčovou roli může stát ve spolupráci s obcemi sehrát v podpoře bydlení, to považuji opravdu za naprosto tristní. V podstatě je to taková jaksi otevřená rezignace naší vlády na řešení nejpalčivějšího problému pro ty, kteří nemají dlouhodobou nájemní smlouvu nebo kteří nemají vlastní bydlení. Těch lidí stále přibývá.

Je to velká věc.

A také, a to tak úplně nezaznělo, se tím případným transformováním zásadně posiluje vliv Ministerstva pro místní rozvoj.

V současné době totiž takové přesuny schvaluje příslušný sněmovní výbor, čili je tam ten prvek kontrolní funkce Sněmovny.

Děkuji za pozornost. Nyní přečtu dvě omluvy.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já tak možná striktně odmítající nebudu, ale samozřejmě mám také celou řadu otázek, které by mě zajímaly v souvislosti se zřízením fondu podpory investic. První věc, která mě zaujala, je transformace Státního fondu rozvoje bydlení. Proč je to transformace? Proč to není zánik tohoto fondu a vznik nové organizace, lidově řečeno, nové firmy?

Samozřejmě se jedná o organizaci, která bude zajišťovat dotační tituly, půjčky.

Odpor občanských demokratů k různým fondům je všeobecně známý.

Já si vzpomínám na dobu, kdy Státní fond rozvoje bydlení opravdu frčel mezi, řekl bych, obcemi a městy, protože produkty, které tam byly, jsme využívali.

Na druhou stranu se ale chci zeptat: Jak bude zajištěn přísun peněz do tohoto fondu?